Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu... Pardon, pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Omlouvám se, pane ministře. Poprosím, abyste pokračoval, až tady v sále bude klid.

Připomenu, že podle § 48 odst. 2 jednacího řádu má usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena. Je tu prověřit činnost příslušníků atd. To není žádné přesné určení věci, která má být vyšetřena. To je prověření nějaké činnosti. To je něco úplně jiného. My říkáme, tady lidé, kteří mají nějakou autoritu, která je dána tím, co ve svém životě dokázali, chtějí, aby byli vyslechnuti zástupci lidu. A já si myslím, že bychom je měli nejprve vyslechnout, a potom na základě toho, co uslyšíme, by měla Poslanecká sněmovna teprve zvažovat, zda je co vyšetřovat. Takže tolik k tomu, co jsme navrhovali, a doufám, že to tak dopadne. Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já to za přesné určení považuji jako předsedající. Pokud byste proti mému postupu chtěl vznést námitku, tak samozřejmě máte možnost. S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Já si dovolím opravdu malou technickou vaším prostřednictvím. Vážený pane ministře, vy nejste zástupce lidu! Vy jste nebyl zvolen členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Shodou okolností jsem chtěl říct totéž, ale k tomu vlastnímu, co tady pan ministr říkal. Já se obávám, že to ani nepřekřičím. Domnívám se, že jsme se nějakým způsobem domluvili. Nevidím důvod, mně přijde, že ten návrh je racionální.

A to, co se stalo mezi dvěma útvary policie a vedením v posledních měsících, je natolik alarmující, že by část zástupců lidu, kterým dáte důvěru, se jich měla ptát. A něco jiného je statut vyšetřovací komise, něco jiného je, když tady budeme poslouchat v uzavřeném režimu všichni. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Hájek, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Tak já chci buďto vědět, jestli opravdu tomu tak je, a v tom případě musíme z toho vyvodit důsledky a neznamená to podle mě nic jiného, než že ty špičky policie musí skončit, anebo tomu tak není a v tom případě je to obvinění falešné, a tím pádem musí nést následky ti, kdo je vznesli. Tady jiná možnost není.

A tohle si myslím, že my nemůžeme připustit! Děkuji za pozornost. Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče.

Já si to pamatuji, protože skutečně jsem si to studoval. A jak to bylo?

Jak to dopadlo?

To znamená, byl to jednoznačný boj o ovládnutí policie. Uplynulo kolik?

Já jsem pořád ještě obyčejný občan, politikem jsem krátce.

Mě nejvíc mrzí, že komunisté byli ti, kteří znemožnili, aby na tom výboru vystoupili. Děkuji panu poslanci Hájkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Chalupa. Dámy a pánové, já bych Moc se omlouvám, ale nemáte zač, protože tady není slyšet. Poprosím, aby se sněmovna ztišila! Já bych chtěla doporučit panu ministru spravedlnosti, aby si přečetl ten návrh usnesení.

Už jsem říkal, že to vymezení jako předsedající považuji za dostatečné. Pokud byste proti mému postupu chtěli vznést námitku, máte možnost.